Takže abychom si opět nepřekrucovali slova.

Pomoc migrantům z Ukrajiny musí být pouze přiměřená, pouze na nezbytně nutnou dobu a s tím, že se pak vrátí zpět na Ukrajinu budovat svoji zemi. Premiér Fiala ale říká, že počítá s tím, že tady migranti zůstanou natrvalo, a předseda poslaneckého klubu vládní ODS Marek Benda říká, že má vláda přijímat ukrajinské migranty neomezeně.

A kupodivu není to ani ku prospěchu Ukrajiny.